Do té se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já naprosto chápu pana předsedu Votavu, že nemůže zpravodajovat všechno jako předseda rozpočtového výboru.

Prosím, zvažte to.

Opravdu, pane předsedo, moc vás prosím, abyste zvážil tenhle svůj postoj.